Já bych skutečně rád upozornil na to, na co upozornil pan předsedající, to znamená, že jsme ve třetím čtení. Nicméně rozprava se rozběhla, tak jenom prosím, abychom říkali celou tu věc: 5,2 mld. zrušením poplatků skutečně vypadne, ale říkejme to, co bylo předtím! Kdo zvedl DPH i pro zdravotnictví nejen na léky a zdravotnické prostředky, ale na všechny ostatní věci, které ve zdravotnictví jsou používány? Kdo zastropoval odvody pojistného na zdravotní pojištění? A tam je těch 5,2 a možná daleko více miliard, které teď jakoby licoměrně tím, že se zruší neústavní poplatky, protiústavní poplatky, někteří z nás oplakávají. Takže buďme prosím objektivní! Já bych chtěl poprosit, abychom se vrátili zpátky k meritu věci třetího čtení. Jsme ve druhém čtení v podrobné rozpravě, znovu upozorňuji. Ale mám tady faktickou poznámku paní kolegyně Markové a připraví se pan kolega Mackovík, potom pan kolega Jakubčík. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

A znovu tady budu opakovat jednu věc. Byly zrušeny stropy na pojistné současně s tímto zavedením poplatků. Byl to přílepek. Senát to vůbec neprojednal. Byly zastropovány také věci, které se týkaly plateb za státní pojištěnce.

Nyní s faktickou poznámkou kolega Mackovík.

Nyní pan poslanec Stanislav Mackovík, připraví se pan kolega Jakubčík. Pana kolegu Adamce si dám do faktických poznámek.

Vzpomeňme si, že byly zavedeny i pro děti, pak se zrušily.

Domnívám se, že státní rozpočet by měl ty 2 mld. najít a kompenzovat to pro nemocnice tak, aby nám nezkrachovaly. Ale pokud vím, tak nemocnice krachovaly především tím, jak byly zavedeny úhradové vyhlášky a jak bylo zavedeno DPH. Domnívám se skutečně, že to je věc, která neplnila účel, tak jak byla pojmenována, nejednalo se o žádnou regulaci a ti, kteří chtěli nadužívat zdravotní péči, tak si tu cestu stejně našli. Spousta pacientů využívala to, co bylo skutečně tzv. nepoplatkové, zadarmo, a to byla záchranná služba. Tam se část pacientů, kteří to zneužívají, přesunula a ty nejsme schopni regulovat. Děkuji. Nyní jsem ohlásil pana poslance Jakubčíka, uděluji mu slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mluvíme tady o zdravotnických poplatcích. Pokud bychom se nepouštěli do takhle naprosto nesmyslných projektů, tak ty peníze by tam byly, i bez ohledu na jakékoliv zdravotnické poplatky a na zrušení jakýchkoliv zdravotnických poplatků. Ze 2 mld. by mohla nemocnice, která má 18 oborů, která má 700 zaměstnanců, bez jakýchkoliv problémů žít osm let.

Děkuji. Děkuji.

Nyní pan kolega Jiří Koskuba k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já bych samozřejmě k poplatkům chtěl vystoupit kupodivu úplně s jiným pohledem, než který tady slyším z té levé části a prostřední, ale my tady diskutujeme věc, která není předmětem tohoto bodu! Já tu slyším, že lidé nemají péči zdarma ano, já s paní kolegyní Markovou souhlasím , ovšem ono je otazné, kolik se z vybraných peněz dostane k nemocnicím.

Pane předsedající, toto není tématem tohoto bodu, omlouvám se. Zbytečně se zdržujeme, jistě se k tomu dostaneme, je to téma populární, ale pojďme se prosím věnovat tomu, co zde projednáváme, tedy podrobné rozpravě.

Děkuji panu poslanci Koskubovi. Já to vnímám stejně, páni kolegové, paní kolegyně, ale nemohu vám neudělit slovo k faktické poznámce, protože nevím, jestli budete připomínat něco ke konkrétnímu návrhu, který padl v podrobné rozpravě. Mohu vás vést k pořádku tím, že vás vyzvu, abyste se k vyjádřili. To už jsem jednou učinil. Nehodlám prodlužovat jednání a uděluji slovo panu ministru obrany Martinu Stropnickému také k faktické poznámce, ke které se přihlásil v pořadí. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Běžte se podívat do Motola na nový pavilon. To se mi zdá být daleko větší problém než zdravotnické poplatky. Děkuji panu ministru Martinu Stropnickému. Nyní pan poslanec Kasal a poté pan poslanec Adamec. Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi krátce. Víceméně budu reagovat na pana poslance Koskubu jménem předsedajícího. Chtěl bych obrátit pozornost na to, že jednáme opravdu o novele přeshraniční péče a transpozici této novely. Nic jiného. Samozřejmě mu udílím slovo kdykoliv, ale byly faktické poznámky a neměl jsem jinou šanci. Prosím, pan poslanec Adamec. Omlouvám se, nebudu zdržovat.

Bylo několik akcí, aktivit, veřejné slyšení. Bohužel vaši kolegové ze Senátu tam nebyli.